Děkuji, pane předsedající. Zesměšňovat projev je sice hezké, ale když někdo čte výčet jednotlivých států ohledně promile alkoholu, který je povolen v silniční dopravě, v projednávání bodu o tom, jestli mají mít vodáci alkohol v krvi, nebo nemají, je také nerelevantní, ale to já prostě posuzovat nebudu.

Takže říkat, že by mě s tím někde kolegové vyhnali, tak také není pravda. To je zkušenost z tohoto pondělka. A já bych jenom rád řekl jednu věc. Opravdu je problém, jestliže v zákoně, který je zákon o dopravě, o vnitrozemské dopravě a zejména o větších plavidlech, tam prolomíme kdekoliv hranici, tak tady budeme slyšet od tohoto pultu spoustu věcí: už jsme to jednou prolomili, co se stane, když to prolomíme podruhé, potřetí? Vždyť je to vlastně normální.

Pan poslanec Bláha faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat, a hlavně bych chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího panu Stanjurovi, na to, co tady přednesl, protože řekl: pojďme se poučit od těch, kteří mají demokracii daleko déle, pojďme se poučit od států, které jsou možná, že v tvoření zákonů a předpisů daleko dál, ale pojďme to tedy aplikovat ve všech odvětvích. To znamená, já si přihřeju polívčičku, a až tady budeme jednat o práci v obchodech ve svátek, tak bych byl hrozně rád, kdybyste s touto vehementností přistupovali k řešení práce ve svátek, a věřte tomu, že většina lidí vám zatleská, protože normální lidé, kteří pracují ve svátek a musejí, tak pracovat ve svátek nechtějí.

Takže já doufám, že zrovna tak budeme k tomu přistupovat. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.